Každý si může dle svého uvážení vybrat tu rodinnou strategii, která mu nejvíce vyhovuje, rychle se vrátit do práce, či být skutečně doma a pečovat o své děti až do jejich čtvrtých narozenin. Měsíční částku lze ale každé tři měsíce měnit, což umožňuje zase reagovat na aktuální situaci rodiny.

Tu horní hranici ještě jednou zdůrazňuji. Další zásadní změna, která v rámci těch diskusí zapadla, ale ze které mám osobně velkou radost, a je to dobrá zpráva zejména pro ty rodiny, které chtějí právě slaďovat práci a rodinu, je navýšení limitu pro docházku dítěte mladšího dvou let do předškolních zařízení a přitom pobírající rodičovský příspěvek, a to na dvojnásobek.

Týká se to zejména pobytu v dětských skupinách, které jsou financovány z evropských fondů, a tím pádem z veřejných zdrojů.

Pokud má být Česká republika zemí skutečně prorodinnou, kde pracující lidé chtějí mít děti a také kde mají mít tolik dětí, kolik si přejí, tak jim potřebujeme v dnešní náročné době zajistit vhodné podmínky. Proto chci v příštích měsících prosazovat v souladu s programovým prohlášením vlády znovuzavedení jeslí, to znamená kvalitní a finančně dostupnou péči pro děti mladší tří let, a to transformací a zkvalitněním dětských skupin a zajištěním jejich systémového financování.

To znamená, že v příštích měsících přijdu ještě, nebo přijdeme jako vláda s návrhy na znovuzavedení a systémové financování jeslí, podporu částečných úvazků a také rozvoj dostupného nájemního bydlení pro pracující rodiny s dětmi. Dovolte mi vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádat o podporu tohoto návrhu, neboť cílem navrhované úpravy je především finančně podpořit rodiny s malými dětmi, usnadnit jim výchovu a péči o své potomky, zvýšit rodinám s malými dětmi kvalitu života, a ocenit tak jejich úsilí, které je společensky nesmírně důležité. Myslím si, že se na tom všichni shodneme.

A já osobně i vyšší porodnost, než je ta současná 1,7 dítěte na ženu považuji za předpoklad udržení sociálního státu nejen v otázce starobních penzí. Velmi děkuji za pozornost. Já děkuji paní ministryni. Poprosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, v prvé řadě bych chtěla trošku podotknout, že věty paní ministryně, že ona nebo ČSSD prosadila do vládního prohlášení, jsou asi pravdivé, ale vládu máme spojením ČSSD a ANO a tento zákon, pokud projde, a myslím si, že projde tento návrh zákona, tak bude schválen napříč politickým spektrem. Tak poslouchat tady a přetahovat se, čí je to největší zásluha, myslím, že už nikoho moc nezajímá.

To tady asi nemusím zdůrazňovat. Ale přestože je to pro naprostou většinu rodičů přirozená součást rodinného života, musíme brát v potaz...

Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Takže zopakuji, že pro naprostou většinu rodičů je přirozená součást rodinného života. A roste také tlak společnosti na slaďování rodinného a pracovního života. Děti pro nás všechny jsou radost, ale také veliká odpovědnost i starost. A především, a to bych ráda zdůraznila několikrát, že děti jsou naše budoucnost.

Proto tu nyní budeme debatovat o návrhu novely zákona o státní podpoře, který by tak měl zafungovat.

Péče o nejmladší dítě bude více oceněna a rodiče budou mít zároveň volnější ruce ve volbě výše a délky čerpání rodičovského příspěvku. Další je zde úprava docházky dítěte do předškolního zařízení, jak bylo řečeno, kdy se zvyšuje z 46 hodin na 92 hodin.

Navrhované úpravy, jejichž cílem je především zvýšit míru ocenění péče o malé děti a umožnit lepší sladění práce a soukromého života pečujících rodičů, odpovídají, jak bylo řečeno, programovému prohlášení celé vlády.

Každá koruna, kterou vynaložíme jejich směrem, se nám jednou vrátí, a to nejen z hlediska financí.

Takže to mě docela mrzí, že vlastně otvíráme i tímto nějaké nůžky. A přijde mi, že si někteří myslí, že chceme někomu brát. Naopak, my přidáváme.